Pak jsme měli různá jednání, ať už formální, nebo neformální.

To znamená, snad se nám podaří učinit volební systém do Poslanecké sněmovny o něco spravedlivějším.

Z podstaty věci, pokud máte kraj, kde dostanete 7 % a poslance nezískáte, jako je například Liberecký kraj, a potom máte kraj, kde získáte 7 % a získáte poslance dva, jako je například Moravskoslezský kraj, tak vidíte, že tam ta prostě nerovnost a určitá diskriminace stále je.

Rozdělení na Čechy, Moravu a Slezsko je také asi něco, co podporu zde na půdě Sněmovny nenajde. Přiznám se, že mi přišel z pohledu menší strany spravedlivější ten původní návrh. To znamená původní návrh ať už lidovecký, který zpoměrňoval ten systém více a spravedlivěji, tak v zásadě ten původní návrh varianta číslo, tuším, jedna toho návrhu Ministerstva vnitra.

Jenom titulky. Vláda dělala unáhlené a komické kroky, výsledek je tristní, říká Rychetský. Vláda dělá kroky, které jsou lehké a pohodlné, říká Rychetský. Chce se tak vyhnout těžkým rozhodnutím.

Tak to mi přijde také tristní. Přece jenom ten nález mohl přijít o nějaký ten měsíc dříve. Kdyby to bylo o půl roku dříve, tak bych se nezlobil.

Ale pokud prostě víte, že musíte svolat mimořádnou schůzi na dnešek, na 7. dubna, protože pokud se 7. dubna nestihne třetí čtení, tak se nestihne Senát a potom prezident, nebo to zase bude o něco více pozdrženo, tak se prostě necítíte v komfortní situaci. A víte, že tomuto zákonu, respektive této novele zákona mohlo být věnováno více času.

Tudíž mrzí mě to, že jsme na to měli vlastně od toho prvního čtení do čtení dnešního třetího jenom několik málo týdnů.

Tak si myslím, že takový zákon by si zasloužil delší projednávání. A já věřím, že třeba příští funkční období této Sněmovny se tomu tato ctěná Sněmovna bude věnovat více a zejména delší dobu. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit, abychom se vrátili k předmětu té věci, to je novela volebního zákona. A ač respektuji svobodu se tady vyjadřovat k čemukoliv, tak abychom tady neřešili ani nedělní debaty, ani své výtky vůči předsedovi Ústavního soudu, který tady není přítomen.

Podle našich odhadů žije v zahraničí v současné době zhruba půl milionu českých občanů s aktivním volebním právem.